Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

Tam v podstatě nemusíte nic výrazného měnit.

A to bychom rádi nastavili ve spolupráci s praxí, tak jako to bylo předtím.

Pravidla evropských projektů jsou nesmírně přísná.

Já vám děkuji, pane ministře. Má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já víceméně nechci v žádném případě rozporovat požadavky na kontinuální vzdělávání.

Děkuji. Pan ministr má zájem o to reagovat. Ano, prosím.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Na podzim minulého roku proběhla rekonstrukce nástupišť. Bohužel se nepočítalo s tím, že je zde větší frekvence cestujících a mohly by tu křižovat i více než dva vlaky, pro které zde chybí nástupiště, které se špatným rozhodnutím zrušilo u třetí koleje.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní prosím o slovo paní poslankyni Věru Kovářovou, která přednese svou interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance ve věci papalášské manýry na Hradě. Prosím, máte slovo. Odpovídá tomu snad i její obsah.

Kancléř, který ignoruje soudní rozhodnutí, mluvčí, který si na adresu předsedy vlády dovolí vyslovit neuvěřitelné drzosti, pracovník protokolu, který zneužívá služební vozidla policie, a dalo by se pokračovat.